Dámy a pánové, dovolte jenom stručné shrnutí. Důvody, proč nemůžeme podpořit tento rozpočet, jsme dostatečně jasně řekli v prvním, ve druhém a koneckonců i ve třetím čtení.

Proto poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit státní rozpočet na rok 2015.

On nám tady velmi přesvědčivě říkal, jak jako člen vlády musí hájit vládní návrh tak, jak byl dohodnut, ale že nám moc děkuje za podporu.

Jinými slovy, on prostředky do kapitoly Ministerstva kultury prostě nechtěl! Protože kdyby je chtěl, tak nám sám ukázal, že nemá problém hlasovat proti vládnímu návrhu.

Omlouvám se, vážené kolegyně a vážení kolegové, že ruším. Nezpochybňuji hlasování, jen to uvádím pro stenozáznam. Děkuji. Nyní tedy přednesu návrh usnesení. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.